Těch důvodů je vícero.

Už z toho si myslím, že to není správně. Pokud říkáme, že všude ve světě, v Evropě je jedna pediatrie, ano, je tam jedna pediatrie, ale je třeba se podívat, jak právě funguje v těchto zemích primární péče o děti, do jakého věku se o děti starají praktičtí lékaři pro děti a dorost.

Domnívám se, že tomu tak není a nebude.

Děkuji za pozornost a věřím, že zvítězí zdravý rozum.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, je mi velmi líto, že musím opakovaně reagovat stejným způsobem. Prosím vás, neříkejme tady, že rušíme obory. Obory jsou sestaveny podle potřeby vývoje medicíny. My se snažíme změnit způsob vzdělávání, který byl ze všech stran kritizován.

To je až v poslední době.

Ale v případě toho tam musíme vyjmenovat všechny fakulty a všechny ostatní. To prostě podle mého soudu není možné. A opět ještě opakuji na závěr. Děkuji. Prosím pana poslance Plzáka. Děkuji, pane předsedo. Nevím, jestli pan kolega Hovorka se pohybuje ve zdravotnictví. On tady řekl, že systém, kterým jdeme, způsobí omezení primární péče pro děti a dorost.

Děkuju. Děkuji. Prosím pana poslance Holečka.

Jakákoli změna tohoto efektivního systému by mohla významně zhoršit zdravotní ukazatele péče o děti a negativně ovlivnit celý systém zdravotní péče. Děti potřebují pro své zdraví kvalitní primární péči stejně jako specializovanou nemocniční péči poskytovanou na obou místech adekvátně vzdělanými lékaři. Už jsem to řekl i na zasedání zdravotního výboru. Proč chcete měnit něco, co perfektně funguje a za co nás Evropa chválí? Prosím pana poslance Hovorku a potom pan poslanec Vyzula. Stále faktické poznámky. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo.

Pokud to nechce někdo slyšet, tak to neslyší a neposlouchá.

Přechod možný je.

Potom péči přebírají praktičtí lékaři nebo je to jiným způsobem. Systém, který u nás je, je relativně pro pojišťovny i pro systém zdravotního pojištění tím pádem levný. A to si bohužel kolegové podle mě neuvědomují, když se snaží teď vlastně o nové sloučení těchto oborů.

Děkuji. Prosím pana poslance Vyzulu a po něm pan poslanec Běhounek. Stále faktické poznámky. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dobrý den. Dovolte mi pár slov tady k tomu, co bylo teď řečeno. V žádném případě ten obor nerušíme.

Prostě ta péče nemá šanci být jiná.